Máslo na hlavě má Demokratický blok, který změnil to, co tady bylo připravováno.

Ale ještě opakuji, Demokratický blok teprve v pondělí oficiálně potvrdil, že bude opravdu prosazovat toto zastoupení ve výborech, což samozřejmě mění tu koncepci.

To tehdy zaznělo.

Ale ta debata s tím souvisí, protože tuhle debatu potom povedeme u každého dalšího výboru nebo na každém dalším jednání ke konkrétním výborům.

Pan předseda Bartošek, potom pan vicepremiér Bělobrádek a potom pan předseda Faltýnek.

A je potřeba také říct, že to je jasný vzkaz lidem této země.

To, po čem voláme, je normální demokratické chování, abychom i jako malí byli přizvání k tomu, že se jedná, a abychom se normálně slušně lidsky domluvili. To, po čem my voláme, je normální lidská slušnost, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího.

Vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu místopředsedovi Hájkovi. A tady je přece rozdíl mezi faktickou poznámkou a přednostním právem. Pokud se nepletu, tak dneska jsme ani já, ani pan ministr zemědělství nevyužili svého přednostního práva, pouze jsme použili faktickou poznámku, kterou můžete využít taky. Tak prosím, aby to veřejnosti bylo jasno, žádní nadposlanci apod. tady ničeho nevyužívají. My se řádně hlásíme prostřednictvím faktické poznámky. A skutečně opakuji, my jsme nikdy nedostali žádnou oficiální odpověď, který výbor máme mít. Jak říkal Masaryk, diskuse je vlastně demokracie. A ta diskuse nám prostě chybí. Vy jste se nějak dohodli a berete to, jako že to je jasné. Ale nám jste to nedali vědět. Mohli jsme si odpustit jak pondělní více než jedenapůlhodinovou debatu navíc, kdybychom se prostě sešli a věci si vyjasnili. A potom se tedy nedivte, že se nám to nelíbí. A vzpomeňte si, jaká blamáž tady byla právě v pondělí. A zase si to opakujeme.

Pan předseda Faltýnek.

Pan předseda Kováčik, pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo.

Pozdě možná trošku, ale přece. Děkuji.

Druhá, a to prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi Faltýnkovi. Opět špatně. A druhá věc. Řekl jsem, že v případě, že vítěz voleb svolá jednání za účasti všech parlamentních stran, přijdeme. Řekl jsem to dneska na tiskové konferenci a řekl jsem to opakovaně.